A protože je potřebujeme, potřebujeme pěstouny, tak pojďme udělat i tenhle krok.

Je to návrh, který konkrétně popisuje, že není správné, aby v těchto institucích děti byly umisťovány do stejných domácností jako dospělí, což se bohužel v těchto domovech dnes často děje, ale hlavně to dává limit, omezení počtu dětí na jednoho pracovníka.

Úplně závěrem.

Děkuji vám. Tak, já vám také děkuji. A s přednostním právem vystoupí pan místopředseda Okamura.

Počty pěstounů dlouhodobě klesají a klesá i počet nových zájemců o poskytování pěstounské péče. Navrhujeme tedy za SPD zvýšení měsíčních finančních odměn jak u tzv. dlouhodobých pěstounů, tak zejména u tzv. náhradních, krátkodobých pěstounů, jejichž ohodnocení je nyní naprosto nedostatečné.

Pokud nyní razantně finančně nepodpoříme výkon pěstounské péče, do budoucna vzroste počet opuštěných a ohrožených dětí umístěných v ústavní péči, a tím pádem dojde i ke zvýšení veřejných výdajů ve formě nákladů na tento typ péče v pobytových zařízeních, protože nebudeme mít jinou možnost, jak tuto péči adekvátně zajistit. Dále rovněž navrhujeme do zákona o sociálněprávní ochraně dětí, tedy do tohoto zákona, vložit automatický valorizační mechanismus, pomocí něhož by se odměny pěstounů pravidelně každoročně zvyšovaly na základě meziročního růstu reálné průměrné mzdy v národním hospodářství. Prosím vás o podporu těchto návrhů SPD a také doprovodného usnesení, které se týká sjednocení metodiky pro doprovázející organizace. Také děkuji. Já přečtu omluvy.

Děkuji za slovo. Já bych rád reagoval na předřečníky.

Vrátíme je do nemocnice? Kam půjdou ty děti, o které pěstouni nebudou mít zájem, protože to nezvládnou? Nebo řekněme si na rovinu, že prostě ta péče je opravdu, opravdu závažná.